Otázka ale je ta, že výroba biopaliv druhé generace je energeticky i výrobně mnohonásobně složitější a náročnější, nežli je to u biopaliv první generace. A také samozřejmě jejich rozsáhlejší zavedení se očekává v následujícím desetiletí, zhruba.

Jenom připomínám, že to nemusí být takto jednoduché.

Jaký je pohled Evropské unie, tedy toho, kdo na nás tuto povinnost před lety uvalil. Ukazuje se totiž, že tato biopaliva škodí nejenom motorům našich aut, ale že také škodí i životnímu prostředí. Mohou tedy životnímu prostředí spíše škodit.

Tady je myšleno právě používání elektřiny z obnovitelných zdrojů, případně těch vyspělejších biopaliv druhé, případně třetí generace. Důsledky, které jsou tady v přírodě, tak ty jsou jasné.

Je tady otázka toho, jaké zájmové skupiny stojí za neustálým tlakem a podporou biopaliv vyráběných ze zemědělských plodin. Tyto zájmové skupiny jsou jasné u nás.

Evropský parlament ve svém vlivném výboru pro životní prostředí dokonce navrhuje, aby se snížila procenta produkce paliv a přimíchávání paliv první generace na nulu.

Dominantním výrobcem řepkové bionafty je lovosický podnik Preol ze skupiny Agrofert, který nejenom tedy realizuje obchod ze samotné produkce, ale také čerpá významné dotace, které se nám bohužel v minulém volebním období nepodařilo zastavit.

A druhá připomínka, kterou bych chtěl zmínit, § 20 odst. 1, který požaduje, aby vykazování emisí bylo na jednotku energie v té pohonné hmotě pro dopravní účely.

Děkuji, můžete pokračovat.